Pan kolega

Pan ministr Mládek se omlouvá z naléhavých pracovních důvodů na dnešní odpoledne. Pan kolega Kasal má náhradní kartu číslo 16. To bychom měli na úvod.

Na místo v tomto volném termínu navrhujeme zařadit jako první bod v 11 hodin nový bod Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, sněmovní dokument 4411.

Připomínám, že tyto body nelze vetovat, protože jde o ústavní krok. Zákony, které vrátil Senát, se musí zařadit na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní vidím přednostní právo pana poslance Romana Sklenáka, pana předsedy Faltýnka, čili předsedové poslaneckých klubů. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout jednu změnu v pořadu schůze. V pátek minulý týden jsme neprojednali ze známých důvodů pevně zařazený bod číslo 44, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, tisk 783, prvé čtení. Já si tedy dovoluji jej navrhnout pevně zařadit zítra jako první bod ve 14.30, to znamená před pevně zařazené body 15 a 16. Nyní pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Můžeme tedy podle jednotlivých přihlášek nyní.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu číslo 74, je to sněmovní tisk 378, návrh zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů bývalých vojáků z povolání, na tuto středu 1. 6. za již pevně zařazené body. Zdůvodnění je takové, že tento návrh zákona byl 23. října minulého roku přerušen v prvním čtení a já si myslím, že bychom měli aspoň to první čtení dokončit především s ohledem na stáří těch, kterých se zákon o odškodnění týká. Děkuji za vaši podporu.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych zařadit na základě zkušeností našich z minulého týdne, a je to poměrně probíráno, bod Informace premiéra k účasti ministrů vlády na interpelacích v Poslanecké sněmovně.

Tento bod navrhuji zejména proto, že právě minulý týden jsme slyšeli informaci o tom, že premiér Sobotka prohlásil, že přijme opatření k tomu, aby došlo ke zlepšení účasti ministrů na interpelacích.